Zítra ráno navrhnu deset opozičních bodů jako body 1 až 10 programu a jsem zvědavý, co vy a vaši koaliční partneři, jak se k tomu hlasování postavíte. Beru vás vážně.

A nejenom vy sám jako jeden. Vzpomeňte si, jak jste hrdinně sháněl podpisy pro odvolání současného řídícího naší schůze.

My jsme to podepsali všichni. Tak jestli takhle budete shánět podporu pro projednávání našich opozičních návrhů, to se moc neposuneme. Já to skutečně navrhnu. A nechci slyšet, že máte důležitější vládní body.

Došli jsme k dohodě, že budeme jednat, bude schůzka, chceme se dohodnout. Takže myslím si, že tahle slova nejsou namístě. A jediné, co zřejmě chtěl Petr Dolínek, vaším prostřednictvím, pane předsedající, říci, tak je pouze tolik, že o této věci debatujeme dlouho, známe své názory, zřejmě už všechny argumenty padly, a pojďme ke konci debaty. Ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika.

Já jenom k té diskusi, která se tady vede o opozičních návrzích zákonů taky bych to podpořil.